Tak jak jsem jezdila po mateřských školách a komunikovala s učitelkami, tak samozřejmě byly rády, že konečně je učiněno zákonu zadost. A podotýkám, takto to mělo být každý rok předtím, ale nebylo. Samozřejmě jak jsme toho dosáhli v roce 2017?

Samozřejmě se ptám, proč to udělal. Děkuji.

A já z toho, co jsem se dozvěděla, o tom, jak fungují aprobační zkoušky pro lékaře stomatology z ciziny, jsem nabyla dojmu, že to je součást toho problému. Míří k tomu, zda bude nějak revidován průběh aprobačních zkoušek.

Děkuji a prosím pana ministra.

Teď aktuálně, jak jsem říkal, se připravuje nová koncepce aprobačních zkoušek, nový zkušební řád.

Takže doufám, že ta situace se zlepší.

Děkuji.